Já jsem skutečně přesvědčen o tom a můžeme diskutovat o možnosti, že například upravení termínů by skutečně ministerstvo mělo a mohlo tou vyhláškou konat. Ale ty zásadní věci, například dotýkající se počtu termínů konání jednotné přijímací zkoušky, a jsou tam i další věci, které se dotýkají potom forem, například omezení možnosti konat maturitní zkoušku některou z dnes možných forem, a tak dále to by skutečně nemělo probíhat formou obecně závazného... nebo předpisu, opatření obecné povahy, to znamená vyhláškou ministerstva, ale měla by tady být možnost nějaké širší veřejné debaty. A to nejenom tedy mezi poslanci a na školském výboru, ale také samozřejmě s odbornou veřejností. Čili tady bych velmi doporučoval podpořit ty pozměňovací návrhy, které tady předkládá pan... nebo ten jeden, který tady předkládá pan kolega Baxa, protože toto by skutečně mělo zůstat vyhrazeno tomu standardnímu legislativnímu procesu. Mimořádné věci může i dnes vláda řešit mimořádnou formou a parlament, Poslanecké sněmovna jasně prokázala, že je schopna se sejít v řádu hodin nakonec dneska tady také takto sedíme v řádu hodin a ta rozhodnutí přijímat skutečně třeba ve dvě hodiny ráno. Čili prosím, zvažme to, zda tímto opatřením, které je zaváděno do této novely školského zákona, nejdeme nad rámec toho, co je skutečně potřeba. Děkuji pěkně za pozornost.

Tak pane poslanče, vaše dvě minuty, prosím.

Čili pro nás tento zákon je zcela zbytečný.